Doufám tedy, že současná vláda i ve světle nových výzev, které jsou před energetikou, konečně zvládne dotáhnout aktualizaci energetické koncepce do konce. Vypadá to, alespoň podle našich informací, že aktualizace státní energetické koncepce je ve finále, že je hotové zjišťování vlivů na životní prostředí a že je Ministerstvem průmyslu a obchodu ukončeno mezirezortní připomínkové řízení. Proto se domnívám, a nejsem sám, že je nejvyšší čas předložit výsledek Poslanecké sněmovně, a to dříve, než dokument bude ve finální podobě připraven ke schválení vládě. I když státní energetická koncepce je schvalována pouze vládou, domnívám se, že poslanci a poslankyně by si také k této koncepci měli říci svůj názor, a mohli tak ovlivnit její finální podobu. Proto kromě zařazení bodu na schůzi žádám také pana ministra průmyslu a obchodu, aby poslancům a poslankyním rozeslal poslední verzi aktualizace státní energetické koncepce, abychom se všichni mohli seznámit s jejím zněním a kvalifikovaně se jí zabývat na schůzi Poslanecké sněmovny. Tento bod navrhuji zařadit na příští čtvrtek jako první bod po již zařazených bodech, to znamená, pokud mne paměť neklame, tak pokud prohlasujeme to, co tady dnes bylo navrženo, měl by to být příští čtvrtek jako druhý bod po písemných interpelacích. Děkuji za pozornost a za podporu mého návrhu. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já vám přeji pěkné odpoledne. Dovolte mi, abych zařadil bod číslo 135. Je to sněmovní dokument 1142, Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D47.

Ano, děkuji. Paní poslankyně Pecková, připraví se pan poslanec Kubíček. Dobré odpoledne dámy a pánové.

Jsem přesvědčena o opaku.

Já se omlouvám. Je to vzetí zpět ze strany vlády. Pan poslanec Kubíček.

Před tím zákonem, který navrhuje vedení Sněmovny zařadit jako první bod, je nutné tuto smlouvu projednat, takže tyto dvě věci spolu souvisejí. Takže toto je logický návrh, omlouvám se za zmatky.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navrhnout zařazení bodu číslo 40, sněmovního tisku číslo 42, na konec druhých ve druhém čtení a na konec třetích ve třetím čtení. Jedná se o zákon o registru smluv, který byl vámi, sedmdesáti sedmi, plus mnou předložen do Sněmovny už v prosinci loňského roku, v lednu byl projednán v prvním čtení ve Sněmovně, 30. května byl projednán v ústavněprávním výboru a tímto ústavněprávním výborem byl schválen a postoupen Sněmovně. Od té doby někde leží. Vzhledem k tomu, že to byl slib absolutní většiny z nás, že tento zákon se pokusíme tady schválit, a dokonce i schválíme, tak si myslím, že není úplně důstojné, abychom tento zákon donekonečna odkládali. Ten zákon je projednatelný na této schůzi, protože pod původní verzí, která byla předložena do Poslanecké sněmovny, je mimo ještě poloviny vlády podepsáno i dalších 77 poslanců. Zároveň 165 z vás před volbami prohlásilo, že tento návrh bude podporovat, a byť byly jakési připomínky v ústavněprávním výboru, tak pozměňovací návrh, který je všechny do sebe zapracovává, a je tedy konformní se schváleným usnesením ústavněprávního výboru, je hotov a připraven. Proto tento návrh zákona je hlasovatelný na této schůzi a myslím si, že by bylo hloupé ho dále oddalovat. Děkuji vám za pozornost. To znamená, to je nový bod, resp. dva nové body na schůzi Sněmovny, druhé a třetí čtení sněmovního tisku 42. Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud ne, tak přistoupíme k hlasování.

Já jsem jasně vysvětlil, aspoň doufám, jasně vysvětlil, že ve chvíli, kdy vláda vezme zpět sněmovní tisk, tak o tom Sněmovna nehlasuje. S tím neuděláme vůbec nic. Takže ten tisk tady jakoby není, tudíž ho nemůžeme zařadit.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k jednotlivým návrhům tak, jak byly předneseny.

Ano, je to smlouva s Kosovem. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 4, přihlášeno 183, pro 81, proti 81.